Další věc, která zazněla.

Pan ministr mi řekl, že už je, teď řekl, že bude, takže já budu jenom ráda.

Já jsem za to strašně ráda, ale pojďme myslet i na tyto lidi, kteří opravdu jsou závislí na těchto přístrojích.